Dovolte, abych vám předložil další materiál. Jedná se tedy, jak už bylo řečeno, o Úmluvu Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku. Pokusím se to tedy vysvětlit srozumitelně. Je to významné ustanovení, které by přiznalo našemu kulturnímu nebo vědeckému majetku, který někam zapůjčíme, imunitu, což by znamenalo, že tento majetek nebo nějaký archivní předmět nebo umělecký předmět, který někam zapůjčíme, třeba na výstavu a podobně, pokud bude mít tuto imunitu a bude takto dočasně zapůjčen do zahraničí, třeba na nějakou výstavu, tak nebude možné ten majetek zabavit. To se tedy myslí tou ochranou, imunitou, kterou by takovýto majetek státu měl poskytnutou. Doposud nic takového neexistovalo, takže možná že si i vybavíte, že nám v poslední době v takovém konkrétním případě hrozilo zabavení cenných uměleckých předmětů, protože někdo podal žalobu na stát, Českou republiku, a na základě toho požadoval zabavení tohoto našeho majetku a dostalo se to k soudu. Pokud bychom toto schválili, tak by se podobná situace už neměla opakovat, protože by náš majetek umělecký, kulturní byl touto imunitou chráněn. To je podstata tohoto návrhu. Jsem přesvědčen, že tento návrh je podáván v našem zájmu, protože jak už jsem řekl, v poslední době jsme podobným situacím čelili a bylo by pro nás docela výhodné, pokud bychom se tímto opatřením podobných rizik vyvarovali. Takže snad je to jasné, prosím o podporu návrhu. Děkuji vám, pane ministře, a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 195/1. Máte slovo. Přeji dobré odpoledne.

Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního výboru na schůzi zahraničního výboru. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a táži se, zda si vezmete závěrečné slovo pan ministr nebo pan zpravodaj. Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Já bych vás, pane zpravodaji, poprosil, abyste přednesl pouze tu část, kde se hovoří o tom, že Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas, a já o tom dám následně hlasovat.